Než začneme projednávat další zařazené body schválené na pořadu a než dám slovo předsedovi volební komise, přečtu omluvy z dnešního jednání.

Dnes bez udání důvodu se omlouvá z odpoledního jednání pan poslanec Andrej Babiš.

Nyní tedy požádám pana předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb, které proběhly před přestávkou. Jsou to čtyři volební body. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Přeji vám, kolegyně, kolegové, dobré odpoledne. Zmíněné čtyři volební body dopadly tak, že se k nim dostavilo 132 poslanců a poslankyň.